Pak se dostáváme k písmenu D pana poslance Poura, pokud nebude přijato A.

V případě, že by ale bylo schváleno A, tak už nikoliv. To byl návrh procedury. Věřím, že ho všichni zaznamenali. Pokud není návrh jiné procedury... pan poslanec Benda. Prosím.

Ale není možné říct, že legislativně technické změny budou řečeny až po rozpravě. To fakt není. To je pravda, takže teď máme několik možností.

Pane zpravodaji.

Dobře, tak to se omlouvám.

Pokud zde není nějaký návrh jiného postupu, budeme pokračovat tak, že budeme hlasovat o proceduře, s tím, že nezazněly legislativně technické úpravy, takže o nich pak nebudeme hlasovat.

Kdo je proti?

První návrh je pod písmenem A.

Stanovisko... Stanovisko hospodářského výboru doporučuje. Prosím stanovisko ministerstva. Děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Je to návrh pana poslance Kalouse, který rozšiřuje tu kvalifikaci o bakaláře. Stanovisko garančního výboru je doporučuje.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh.

Stanovisko výboru nedoporučuje. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Stanovisko výboru je doporučující. Prosím stanovisko ministerstva. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

Kdo je proti?